Daňové podvody ministra financí Prosím nyní, aby se za navrhovatele ujal slova pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Vzhledem k tomu, že si dokážu představit dojemný příběh o pracovním vytížení pana ministra, a vzhledem k tomu, že se procedurální návrh hlasuje bez rozpravy, tak mi dovolte, abych nejprve řekl důvod, proč tady teď pan ministr není.

Bod tohoto programu vám koliduje s termínem, který se nedá nazvat jinak než osobní prezentace a volební akce. Které z těchto akcí dáte přednost? Z které se omluvíte a na kterou se dostavíte? Pokud dáte přednost své osobní prezentaci, která vám koneckonců ani nepřísluší do portfolia vašeho rezortu, a omluvíte se, v uvozovkách, Poslanecké sněmovně, neděláte nic jiného, než že vyjadřujte pohrdání Poslaneckou sněmovnou, pohrdání parlamentní demokracií. Tohle jsem pokládal za nezbytné říct dřív, než možná tento návrh zazní. Teď chci dát prostor tomu, aby tento návrh, který pokládám za neslušný, zazněl. Ať už zazní, nebo ne, a až o něm budeme hlasovat, jsem připraven dál pokračovat ve své zpravodajské zprávě. Děkuji panu zpravodaji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Já jsem chtěl dát procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do přítomnosti ministra financí, který by rád byl u této debaty a dokázal odpovědět na konkrétní dotazy, a to konkrétně do 17 hodin dnešního dne samozřejmě. Děkuji panu předsedovi. To je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Je tady žádost o odhlášení, odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana předsedy Faltýnka o přerušení tohoto bodu do dnešní 17. hodiny. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.